Vzpomeňme si, kolikrát jsme se marně snažili prosadit pomoc společníkům malých s. r. o. z opozičních stran, než si to vláda osvojila. A výsledky jasně ukazují, že platí staré české rčení: kdo rychle dává, dvakrát dává.

A můžeme spekulovat, jestli to náhodou nebyl úmysl. Anebo nekompetence? Já nevím.

To znamená návrh zákona, kterým jsme kompenzovali tento výpadek městům a obcím, vycházel z těchto čísel a byl správně. Chybně byly odhady. Naše komise tyto programy ocenila jako funkční, málo byrokratické, a v případě, že by došlo opět k vypnutí třeba jenom segmentu ekonomiky, tak je doporučuje znovu aktivovat pro ty, kteří by byli takovým rozhodnutím zasaženi. To znamená, z tohoto usnesení jasně vidíte, že to nebyla snaha najít kritická slova za každou cenu.

Současně tato komise, naše komise, ocenila pozměňovací návrh, který přijala Poslanecká sněmovna, kterým jsme umožnili tuto žádost podávat i obyčejným mailem. Takřka 60 % poplatníků tuto možnost využilo.

Proto komise doporučila, aby tento program pokračoval do konce roku.

Bohužel vláda ho prodloužila. Zaměstnanci jsou doma, pobírají mzdu. Podotýkám, ty měsíce březen, duben, květen, možná i červen, byly celkem pochopitelné. Když vám přečtu ta čísla, uvidíte, jak to fungovalo.

Sami si zkuste odpovědět na otázku, jak pravděpodobné je skutečné obnovení tohoto pracovního místa, pokud tak dlouho vlastně nefungovalo.

Představte si tu frontu, než zase odmítnete o tom zákonu vůbec debatovat.

Jako mně? Koho máme podporovat? Ty, kteří nacházejí práci a platí mzdy? Nebo ty druhé?